Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Prosím nejdříve o klid kolegy a kolegyně. K bodu změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny se vysloví předseda klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Ta veřejná vyjádření byla velmi protichůdná.